Stejně tak navrhuji navýšit dotační program, nebo opatření, kterému se říká kulturní aktivity o 180 milionů korun. V této položce nedošlo k nějakému výraznému ponížení, je dokonce nepatrně navýšena, ale je zjevné, že celková výše této podpory je naprosto nedostatečná. Existuje státní Program podpory festivalů profesionálního umění, který je velmi významný, důležitý pro akce, které mají jednoznačně celostátní dosah.

Nicméně podle vládního usnesení se tento program může otevřít teprve v situaci, kdy je na něj alokována částka větší než 100 milionů korun. V současném návrhu rozpočtu Ministerstva kultury je ale napsáno pouze 62 milionů korun, a tento program se tedy nemůže otevřít, což reálně znamená naprosto zásadní ohrožení těchto významných kulturních aktivit. Zde znovu existuje příslib o tom, že by měl být tento program jaksi ad hoc posílen.

Samotné vládní prohlášení obsahuje závazek podporovat regionální kulturní infrastrukturu. Jsou tam dokonce jmenovitě ty akce uvedené. Řada dalších. Ale máli být reálně podporována takováhle věc, takovýto záměr, takovéto investiční záměry v regionech, musejí být na to vyčleněny finanční prostředky. Za těch necelých 300 milionů, kolik je v tom stávajícím návrhu, lze maximálně podpořit jeden takový projekt a v žádném případě nemůže takto nízce dotovaný program zajistit nějaké dlouhodobé financování regionální kulturní infrastruktury, nemůže být pro kraje a obce, které jsou zřizovateli těchto institucí, nějakou zárukou toho, že stát shledá svůj podíl na regionální kulturní infrastruktuře jako zásadní, a to za situace, kdy tak jako u jednotlivých organizací, tak i u těchto institucí platí, že jejich význam jednoznačně přesahuje hranice oněch měst a krajů a mají často celostátní význam.

A rozhodně platí to, že tento stav nemůže trvat navždy, a já se velmi obávám toho, že jednou nastane situace, kdy už prostě nebude na to, aby kulturní instituce v naší zemi fungovaly tak dobře, jak by fungovat mohly, když nebudou mít zajištěnou dostatečnou státní podporu. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Vážené dámy, vážení pánové, paní zpravodajko, já rozdělím své vystoupení na dvě části.